A kdybyste tady seděl, a vy jste tady nebyl, pane ministře, prostřednictvím pana předsedajícího, když vás vlastně můžu napřímo oslovovat, vy jste byl někde jinde a paní Schillerová, kolegyně, prostřednictvím pana předsedajícího, zde ukazovala, co to přineslo a jakým způsobem to reagovalo. Takže to nebylo, že by si to tady někde vycucala z prstu, ale opravdu se snažila to tady vysvětlovat právě panu poslanci Kučerovi, který už tady zase není, prostřednictvím pana předsedajícího, aby mu ukázala, že opravdu ten efekt to mělo. Děkuji.

Já se chci zeptat: Proč tedy od začátku, když je to tak bezvadné a všechno to funguje, proč jste od začátku neudělali elektronickou evidenci tržeb dobrovolnou s motivačními faktory pro podnikatele?

My se dneska bavíme o tom, jestli bude platit stávající právní stav, to znamená, bude elektronická evidence povinná, což dneska podle stávajícího zákona ano, nebo přijmeme návrh vlády a zrušíme EET nejenom pro tu první a druhou vlnu, ale pro třetí a čtvrtou. Děkuju za pozornost. Děkuji.

Takže pro paní poslankyni Peštovou. Jsme politici, děláme politická rozhodnutí, ale samozřejmě my máme svůj politický postoj postavený na faktech a na číslech. A já vlastně říkám pořád to samé od roku 2016.

Ano, to máme. To tady máme. Takže je to politické rozhodnutí z dobrých důvodů.

Když ten zákon nezrušíme, tak automaticky povinnost na stovky tisíc podnikatelů přijde. Ne dobrovolná, povinná.

Já myslím, že ta debata jde špatným směrem. Tak co jste vymysleli? Vy jste ten projekt provozovali šest let. S daty neumíte pracovat. Žádné překvapení, naši voliči to od nás čekají, vaši čekají něco jiného. Tak pokud považuju nějaký projekt za špatný, nefunkční, šikanózní, byrokratický, tak proč bych měl vymýšlet něco, čím ještě některou z těch vlastností ještě zhorším tu situaci? Děkuji za upozornění. Tak chtěla jsem původně reagovat na pana poslance Munzara, ale bohužel musím na svého předřečníka.

Konečně tady bude spravedlnost. Jak já k tomu přijdu? Ale má pravdu. Pane ministře, kdybyste se na to zaměřil, ona má pravdu. Protože ona opravdu má ty svoje zaměstnance, všechno za ně odvádí a jede správně tak, jak má.

Děkuji.

To je úplně jiná debata. Je to legální. Je to legální. Takže to s EET ale vůbec nesouvisí.

Stará se o sebe, po státu moc nechce, jenom aby mu dal prostor pro podnikání.

Já tedy ne. To je úplně jiná debata. Proč ne?

Funguje dobře, nebo špatně? Já nevím, personální, systémovou. Možná byste nás mohli seznámit s těmi výsledky, pokud teď říkáte, že je to špatně. A podle mě, podle mě klient si nevybírá podle toho, jestli ten člověk vlastní křeslo nebo pronajímá, ale podle toho, jakou službu mu ten konkrétní člověk, konkrétní dáma nebo konkrétní muž nabízí. Podle toho si klient vybírá a platí. Děkuji. Já děkuju za slovo.

Ale o kom teď vlastně se budeme bavit v té třetí a čtvrté vlně? Budeme se bavit o právních a účetních činnostech. Právníci a úředníci, taky právníci a účetní, taky typicky neplatiči.